Dneska tady zaznělo ze strany předřečníků mých kolegů z ANO, z SPD i ze strany pana ministra řada věcí týkající se jednoho problému, který z mnoha problémů, které Česká republiky nyní má, a je to stoupající nelegální migrace, která prochází přes území České republiky, a je to problém, na který Česká republika reagovala sice opožděně, ale zareagovala a provedlo se znovuzavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem.

Nechceme jenom kritizovat, ale nabízíme i nějaké řešení situace.

Ti tvořili základ znovuzavedení kontrol na státních hranicích a k tomu samozřejmě, abychom vůbec byli schopni ty služby pokrýt, jsme potřebovali celníky, potřebovali jsme policisty dalších služeb a tady se vlastně dostávám k tomu, jak to pokračovalo dál. Po první týdnu samozřejmě mezitím proběhl i bezpečnostní výbor, my jsme tam vznášeli dotazy. Pravdou je, že pan ministr se účastnil bezpečnostního výboru, byli tam vrcholní představitelé policie, dostali jsme informace, ptali jsme se na některé věci, ale ty informace zazněly v úzkém okruhu vlastně několika poslanců, kteří jsou členy bezpečnostního výboru.

To znamená, když to zase trošku přeženu, není schopna cizinecká policie za současného stavu plnit plnohodnotně všechny úkoly, které jsou na ni kladeny i z pohledu třeba vnitřní bezpečnosti České republiky.

Ostatní policisté jsou tam jenom jakoby podpůrné složky, a přesto nám ti policisté chybí někde jinde.

To znamená, dotaz, jak tady někdo vznášel, Česká republika není zatím cílovou destinací těchto osob, ale je pouze průchozí destinací.